Řeknete jak je to možné?

Na to nejsou peníze. Pamatujte si to. Na to nejsou peníze.

A vláda nám tvrdí, že ona přidala důchodcům. Není to pravda. Rekordní výdaje. Tak rekordní výdaje do dopravní infrastruktury. Je to pravda, nebo není? Vzal jsem si rok 2009, rok krize. Tam už máme skutečnost, ne plán. Kvízová otázka pro pana ministra dopravy. A pokud vyšší, nebo nižší, o kolik? Uběhlo 11 let.

Nižší. Loni v prosinci jsme tady schvalovali rozpočet SFDI.

Myslím si, že kdyby byly výdaje 103 mld. a schodek 40 mld., že by to bylo mnohem lepší než dneska. Podívejte se na to, co vy jste schválili v prosinci a co s tím vláda udělala.

Očekával bych od té doby, že pan ministr vyvine velké úsilí jak směrem do vlády, tak směrem k opozici, abychom společně tento problém vyřešili.

A ten rozpočet je skoro ani nepokryje.

A víte, že jsme každý rok přišli s tím, že jsme vládě ukázali, kde by mohla uspořit, a buď ve výši 30, nebo 40 mld. jsme našli ty úspory.

A neplatí argument, že nejsou kapacity. To pak můžeme zabalit. Naopak.

Ale do akcí, které už běží. Mám pocit, že to byl Miroslav Kalousek, tak kritizovaný za rok 2009.

A když se podíváme na poměr výdajů k HDP, tak to pokulhává ve všech oblastech, které vlastně stát navrhuje. Ve všech ne. V odměňování a počtu státních úředníků to naopak ten vývoj předbíhá. A to jsou ty skutečné priority, které vláda ukazuje.

Myslím, že je třeba říct, že se dá něco najít.

Není to tolik, jako bychom chtěli. Ale je to posun kladným směrem.

Takže naše návrhy budou konstruktivní. Nabídneme vládní většině těch 46 mld. pro jiné využití, než navrhuje vláda. Jsem realista.